A to vše na úkor sociálního zabezpečení pro naše občany. Tato vláda se rozhodla vynaložit na nelegální migranty již miliardy korun na úkor našich občanů. Tato vláda, znovu opakuji, by měla podat demisi, jelikož porušila svým jednáním, kdy přijala bez odporu diktát Bruselu, suverenitu naší republiky. A to je velmi závažný moment. Jedná se o nevratné kroky, které ovlivní na generace další vývoj České republiky, a měli bychom v této závažné chvíli umožnit občanům, aby se závazně vyjádřili v referendu. Tento návrh jste nám již tady ve Sněmovně, našemu hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD, třikrát zamítli, nebo by se měli občané vyjádřit v nových předčasných volbách. A já vás, vládo, žádám, umožněte občanům demokracii, nikoli diktaturu. Jednáte zcela proti jejich zájmům a nevratně.

Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem samozřejmě tady, abych poslouchal diskusi, a omlouvám se, občas na ni zareaguji. Pokud argumenty, které se zde budou objevovat, nebudou přesné.

Byli jsme jedni ze čtyř zemí z 28 států Evropské unie. Tolik za prvé. Za druhé, chci vám také jasně říci, že až bude na stole trvalý mechanismus přerozdělování, tak Česká republika bude hlasovat proti tomu návrhu a nebudeme se dívat, jestli Polsko, Rumunsko nebo někdo jiný hlasuje s námi. My proti tomu návrhu budeme hlasovat prostě proto, že jsme přesvědčeni, že takovýto zásah do suverenity státu se dít nemá a že vláda má vůči svým občanům odpovědnost za to, že je schopna říci stop, ze sociálního, ekonomického, bezpečnostního hlediska. To musí být kompetence vlády a vláda musí mít tuto schopnost říci v situaci, kdy už nebude schopna integrovat více lidí, postarat se o více uprchlíků, tak musí mít každá vláda možnost říci stop a nebýt součástí povinného mechanismu přerozdělování v rámci Evropské unie. A jednoznačně chci odmítnout to, že by tady nebyla včas připravena opatření na straně české vlády.

Už v loňském roce jsme se rozhodli, že naplníme stavy policistů a armády. Už v loňském roce jsme se rozhodli, že posílíme bezpečnostní služby i v rámci jejich rozpočtu. Všechna tato rozhodnutí jsme udělali ještě předtím, než dorazily ty silné migrační vlny do Evropy, než se otevřela balkánská cesta. Proto jsme také byli připraveni. A já jsem přesvědčen o tom, že policie a další bezpečnostní složky tu situaci na území České republiky zvládají, že máme situaci pod kontrolou, jsme schopni garantovat dodržování veřejného pořádku a jsme schopni se postarat o lidi, kteří tady v ČR požádají o azyl. V tomto skutečně žádný problém není. Chci upozornit na to, že jsme se začali připravovat včas, ta důležitá rozhodnutí udělala vláda už v loňském roce a nečekali jsme na to, až tady teď propukne migrační krize. Souboj, který nás čeká a znovu zdůrazňuji, teď jsme uprostřed nějakého zápasu o realistický přístup celé Evropské unie k řešení migrační krize. Ten hlavní souboj, který je teď před námi, je debata o povinném přerozdělovacím mechanismu, do kterého by nejenom naše vláda, ale jakákoli příští vláda, která přijde po té naší, nemohla žádným způsobem zasáhnout. O tom teď bude debata na evropské úrovni a tady my jasně už dopředu říkáme postoj ČR. Chceme, aby mechanismus nebyl založen na povinných kvótách, a chceme, aby jednotlivé země se mohly hlásit dobrovolně k solidaritě. Ale myslím si, že povinná solidarita nedává žádný velký smysl. Děkuji panu premiérovi Bohuslavu Sobotkovi a mám tady další faktické poznámky.

Postoj České republiky? Vždyť vy tady úplně flagrantně ukazujete, jak postoj vlády je úplně jiný než postoj drtivé většiny českých občanů, kteří žádné nelegální imigranty přijímat nechtějí!

Tak to prostě je!

Dále jsem chtěl říct, že vy jste nevyužili všech možných opravných prostředků, jako např. se k tomu má premiér Fico na Slovensku, abyste zabránili tomu, aby byla narušena takto suverenita naší země.

Jinak vy jste říkali, že se tady policie připravila. To máte na mysli těch 200 policistů, které jste poslali na českorakouskou hranici, ale zapomněli jste nám dodat, že je to 200 policistů na tři směny? Protože nemůžou pracovat logicky 24 hodin?

Stejně tak letos v zimě už jste rozhodli o přijetí 55 dospělých Syřanů, kteří mají doprovázet 15 nemocných dětí, s tím že potom už ti dospělí se budou moci rozhodnout, jestli tu budou bydlet. To znamená, tato vaše politika je dlouhodobá. Nyní paní poslankyně Chalánková také s faktickou poznámkou. Za sebe mohu říci, že to není nějaké sólo usnesení jedné politické strany, ale že jsem ho diskutovala napříč politickým spektrem.

III. vyjadřujeme podporu takovému přístupu vlády obecně, takovým opatřením, která povedou ke snížení celkového migračního tlaku na Evropskou unii, atd., atd.; IV.

Nyní pan poslanec Marek Černoch, předtím ještě načtu omluvy došlé panu předsedovi Sněmovny.

Děkuji, pane místopředsedo.

A zdali v rámci těch trvalých kvót, o kterých se mluví, Česká republika v případě, že bude přehlasována, tak jestli přijme rozhodnutí Evropské unie, nebo se proti němu opět postaví u Evropského soudu.